Podle § 78 odst. 2 našeho jednacího řádu předkládá organizační výbor Poslanecké sněmovně ke schválení návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro každý kalendářní rok.

Návrh odůvodní člen organizačního výboru pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne přeji.

Chtěl bych tedy odkázat přímo na přílohu usnesení, usnesení potom přednesu dále. V té příloze jsou podmínky nebo pravidla pro hospodaření poslaneckých klubů, ať se to týká výše měsíčního příspěvku, který se nemění, zůstává stejný, tak jako byl pro loňský rok, jsou tam podmínky poskytování příspěvků klubům, jsou tam zásady pro čerpání toho příspěvku a jsou tam i zásady pro provádění účetnictví. Já bych si tedy dovolil vám teď přečíst usnesení organizačního výboru, o kterém bychom měli hlasovat.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny doporučuje

Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2016 tvoří přílohu tohoto usnesení, o kterém jsem v předchozím hovořil. Za druhé pověřuje odůvodněním tohoto návrhu na schůzi Poslanecké sněmovny poslance Václava Votavu, což jsem také učinil. Takže, pane místopředsedo, měli bychom o tomto usnesení hlasovat. Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím všeobecnou rozpravu a ptám se na závěrečné slovo. To by mělo být asi hlasování o přednesených návrzích nebo o tom návrhu. Pardon, ještě ne, ještě tady mám podrobnou rozpravu, takže pokud není zájem o závěrečné slovo, přistoupíme k rozpravě podrobné. Tady se pan zpravodaj odkazuje na usnesení, které řekl. Končím podrobnou rozpravu, Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak je pan zpravodaj organizačního výboru přednesl. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování.

Návrh byl schválen. Děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.